A asi stojí za to říci proč.

Prosím, máte slovo. A tak nám tady vzniká lidová tvořivost, která bohužel není vedena často úmyslem, aby se ta situace zlepšila, ale úmyslem, že dnes kdokoli vystoupí proti exekutorům nebo se zastane dlužníků, tak se to vede na velmi falešné a nebezpečné mediální vlně.

Věřitel bude sedět doma a nebude vůbec rozumět tomu, o čem se ty spory vlastně vedou.

Dnes dluhy nevznikají v převážné většině z toho důvodu, že lidé nemají z čeho žít, nemají kde bydlet apod., byť předpokládám, že třeba kolegyně Semelová by to popsala tímhle způsobem.

To se nám to hoduje, když nám lidé půjčují peníze.

A toho věřitele dnes zastupuje kdo?

Uvědomme si, že není nic horšího než stav právní nejistoty v těchto věcech. Nikdo se v tom nevyzná.

Čili já si myslím, že tahle novela už se dostává do stavu, který začíná příliš chránit někoho, koho ten stát zas tolik chránit nemá, a jsem přesvědčený o tom, že společnost, která umožní, aby lidé nemuseli plnit ani ty povinnosti, ke kterým se sami zavázali, nemá nárok na přežití. Proto si myslím, že tato novela by schválena býti neměla. Děkuji. Mám tady mnoho faktických, potom jednu přednostní. První faktická pan poslanec Kováčik. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já na konto vystoupení pana kolegy Blažka musím reagovat vaším prostřednictvím, pane předsedo. Je to o tom rozdílném pohledu na svět, jak tady již včera byla při jiné příležitosti řeč. Zatímco někteří se na ten svět dívají shora, tedy optikou těch horních deseti či sta tisíc, tak náš pohled je ten pohled zdola, optikou těch možná statisíců postižených, o kterých trošku s despektem pan kolega Blažek promluvil, a použil přitom jméno paní kolegyně Semelové.

Nejde o dražší, lepší mobil nebo tablet.

Paní kolegyně Semelová to v tomto případě vidí naprosto správně. Proto návrh podpoříme. Další faktická poznámka, pan poslanec Vondráček. Děkuji za slovo.

Ale hlavně o co tam fyzicky v té novele jde?

Ti exekutoři, kteří to dělali tak, jak to dělat mají, už to stejně takto dělali.

Druhá věc, je tam ochrana bydlení.